Děkuji.

My dobře víme, že bohužel nemáme nový trestní řád, že ten stávající je už sám o sobě dosti složitý a komplikovaný, a tohle je další nesystémová změna.

Nikdo, takže můžu rozpravu ukončit. Pan předseda vlády ne, pan kolega Klučka také ne a kolega Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo. Za prvé hlasovat o legislativně technických a dalších úpravách, které ovšem nebyly v rozpravě předneseny, takže to nebudeme naplňovat.

Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo výhradu k navržené proceduře? Nikoho nevidím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura je schválená. Začneme hlasováním o A1, pane zpravodaji.

Nezpochybňuji to hlasování, uvádím to pouze pro zápis. Mou vůlí bylo hlasovat ano. A vrátíme se tedy k hlasování A1, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo.